Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím, pane senátore.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

I ty ostatní změny považujeme za správná zpřesnění.

Tolik stručně za nás. Děkuji. Ještě tu mám přihlášku pana poslance Polanského, ale předpokládám, že to je omyl. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je, prosím, zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Nemá zájem. Pan senátor taky nemá zájem. Slyším žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.